Děkuji, vážený pane předsedající.

Prvním důležitým východiskem je hodnocení rizika šíření nákazy v závislosti na časovém a distančním faktoru, na charakteru prostoru, ve kterém se ta osoba pohybuje, a v neposlední řadě i na typu tělesné aktivity vykonávané v tom hodnoceném prostoru.

Já zcela jasně vnímám potřebu sportovních aktivit v kontextu zdravého životního stylu, ale je pravda, že právě u sportovních aktivit se zvýšenou dechovou činností v uzavřených prostorách, kde jsou si lidé blízko, je rizikem, které je obecně popisováno. Že bychom měli my nebo jakákoliv jiná země nějaká přesná nebo tvrdá data takzvaná k tomu, abychom to mohli vyvrátit nebo prokázat na konkrétních případech, ta situace tak bohužel nestojí. A když srovnáme tuto aktivitu v rámci třeba ostatních aktivit v obchodech a v pohybu na pracovišti, tak bohužel musíme konstatovat nepříznivou kombinaci toho časového a distančního faktoru společně se zvýšenou mírou dechové aktivity a frekvence, která v tom smyslu posouvá sport především v jeho volnočasové a neorganizované aktivitě do rizikové skupiny. Já si plně uvědomuji to, co říkáte, i to, co říkají lidé v té aktivitě, není to žádným způsobem snaha o to brojit proti sportu.

V tom rizikovém stupni 4 nebo 5, do kterého možná budeme směřovat, si to opravdu nějak uvědomit neumím, nebo představit neumím.

Takže myslím si, že do budoucna můžeme a měli bychom společně připravit systém na to, abychom, jakmile to bude opět možné, udělali všechno pro uvolnění těch sportovních aktivit. V současné době, kdy se ta opatření bohužel musí zpřísňovat, si to ale uvědomit nebo představit nyní neumím.

Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že ve chvíli, kdy budeme vidět, že i přesto, že ta situace se nelepší zásadně, tak nedochází ke zhoršování v nemocnicích, nedochází k přetížení zdravotního systému, tak můžeme postupně nastavovat ta nová pravidla. Já vím, že třeba národní agentura sportu navrhuje pilotní projekt, kterým bychom vyzkoušeli, jak spolehlivě preventivně působit, případně zařídit testovací kapacity pro sportovce včetně mladých lidí nebo dětí, tak aby bylo možno sportovní činnost obnovit. Já to určitě budu podporovat, i jsem takto dnes odpověděl předsedovi asociace. Takže udělám všechno pro to, abychom mohli ten restriktivní přístup změnit i případně v době, kdy budeme trvat ve stupni číslo 4. Připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Všichni jsme ji společně podporovali. Teď se o ní tak nějak jako nemluví. A tak jsem chtěl, aby tady zaznělo jasné, konkrétní slovo. Ta situace, víte sám, není potřeba tady ty věty opakovat, je mimořádná, dlouhodobé vytížení lidí, kteří pečují o zdraví občanů.

Tak děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pane poslanče, já shrnu jenom velice krátce tu první vlnu, o které jste mluvil. Za první vlnu došlo tedy k vyplacení těch plošných odměn zaměstnancům nemocnic a sociálních služeb, což byly dva dotační programy, záchranek a domácí péče v rámci kompenzační vyhlášky, a kraji. Průběžně se stále tedy vyplácejí odměny za péče o hospitalizované covid pacienty, konkrétně je to 500 korun na hodinu pro ty, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče, a 200 korun za hodinu na standardní lůžka.

To jsou kompenzace pro ty nemocnice. A když jste se mě ptal minule, tak jsem vám odpověděl obecně, protože jsme ještě byli v nějakém jednání, kde jeho takovou téměř finální formou bude jednání, které by mělo být tento pátek mezi vedením všeobecné pojišťovny, Lékařské komory a vlády. Diskutují se tedy plošné odměny za druhou vlnu pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, tak abychom se právě nedostali do situace, kdy to třeba dostali jenom lidé, kteří byli v nemocnicích, a ti, kteří byli mimo nemocnice, to nedostali. Dopředu říkám, že bude určitě trvat opět nějakou dobu, než bude vyplacena, ale v každém případě počítáme s tím, že budou zdravotníci ohodnoceni zvláštními odměnami i za svoji nebývalou aktivitu a pomoc v rámci druhé vlny, která teď ještě pořád probíhá.